Děkuji.

Kdo je proti? Návrh byl přijat. Já vám děkuji. Jak znám pana poslance Kubíčka, on se určitě bude chtít přihlásit. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, nechám hlasovat.

Tento návrh byl přijat. Já otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí z místa pan poslanec Benda.

Myslím, že je to zbytečné.

Ale chápu, že všichni se snaží řešit spíše ekonomiku než právo, jenom bychom si měli pomalu uvědomit, že státy fungují na základě práva a že bychom se k němu mohli také vrátit. Já vám děkuji, pane poslanče. Nejprve pan předseda Farský, poté pan místopředseda Pikal.

Další věc, kdy vláda jela mimo svoje pravomoci, je, když omezila fungování samospráv, když omezila možnost scházení se zastupitelstev, ať už krajských, nebo obecních. A není to jediný. Další, kdy překračuje svoje možnosti a svoje pravomoci, protože další situace je, kdy neodůvodňuje své rozhodnutí. To je přímo na Ministerstvo zdravotnictví, protože když rozhodují o tom, které provozy se otevírají a které zůstávají zavřeny, tak to prostě neodůvodňuje.

A k tomu je právě nezbytné, aby vláda fungovala v rámci právního řádu, a je to zcela zásadní. A tady v tom případě prostě udělala chybu. A když to budeme balit do nějakých slov, jako že je to jiný právní názor...

Já vám děkuji. Děkuji za slovo. Stalo se, co se stalo.

K tomu jinému, nebo odlišnému názoru. A vláda prostě nikde zmocněna k tomu posunout volby. Ani v zákoně o bezpečnosti státu není. Takže to je takový ten základní princip, proč to nešlo.

Děkuji. Já vám děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom velmi krátce.

Já vám děkuji. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Otevírám podrobnou rozpravu. To je rozhodnutí výboru. Tak ještě jednou, nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Znovu se ptám na závěrečná slova. Není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu a vzhledem k tomu, že skutečně ta situace není komplikovaná a je ta i dohoda klubu, tak podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení. Zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu. Předpokládám, že paní zpravodajka bude se mnou sledovat rozpravu k třetímu čtení, kterou tímto otevírám. Nikoho nevidím, rozpravu končím.